Zaměstnavatel mi jasně popsal situaci, kdy na to doplácí i z hlediska produktivity. A my potom, pokud je tohle kumulováno, narážíme na strop růstu, protože člověku, který má exekuce, je jedno, jestli pracuje stejně jako člověk, který nemá, který má zájem mít prémie, mít podíly na zisku, mít mimořádné odměny. Člověk, který má exekuci, tomu je to jedno, protože dostane svoje minimum, a jestli tam jsou nějaké pomyslné odměny, na tom mu nezáleží. Tím náš stát přichází o odvody na sociálním pojištění, na zdravotním pojištění. Náš pan ministr financí tady nahání kdejakého malého živnostníka, aby vykázal koruny, ale mnoho a mnoho milionů, neli miliard, nám uniká v této oblasti. Protože 60 až 80 % vězňů má exekuce. Pokud ukončí výkon trestu a nastoupí do civilního života, v 70 % případů se vracejí, protože jim nezbývá než opět znovu konat trestnou činnost, aby se nějak uživili. Kolegyně a kolegové, je to obrovský problém a měli bychom jej konečně začít řešit, obzvláště když strany vládní koalice se k tomu zavázaly ve vládním programovém prohlášení, v akčním plánu vlády a všichni o tom mluví, jak to chtějí. Ještě bych okomentoval návrh pana ministra Pelikána, o kterém už tady také mluvil na plénu Sněmovny. Pane poslanče, já se obávám, že komentovat jiné návrhy je obtížné. V této fázi byste měl předložit návrh na změnu pořadu schůze a ten odůvodnit. Já vás samozřejmě nechci omezovat, jenom prosím, abyste zvážil, že je zde 17 přihlášek k pořadu schůze. Už se chýlím ke konci, pane předsedo, zkrátím.

Jak může exekutor, který má 60 tisíc exekucí, kontrolovat své zaměstnance? On měl být ve výkonu soudní moci, a nikoli manažera. Návrh, o kterém mluvil ministr Pelikán, pokládám za velmi špatný. Závěr. Apeluji na vás, kolegyně, kolegové, a děkuji poslaneckému klubu KSČM i poslaneckému klubu Úsvitu, který můj návrh na zařazení tohoto bodu na pořad schůze podpořil, a věřím, že se přidají i další poslanecké kluby a konečně dostojíte mluvím zejména k poslancům vládních stran tomu, k čemu jste se zavázali, co jste slíbili, že budeme řešit tuto problematiku. Neříkám, že chci někoho likvidovat nebo že chci něco zásadně měnit, ale ten problém podle argumentů, které jsem vám předeslal, vyžaduje řešení. A už dávno bylo pozdě. Prosím vás a žádám a apeluji na vás, abyste konečně propustili sněmovní tisk 499 na pořad schůze. Také děkuji.

Ano, děkuji. Prosím paní poslankyni Černochovou, po ní paní poslankyně Havlová. Děkuji, pane předsedo, hezké odpoledne, dámy a pánové. Dovolte mi, abych i já navrhla zařazení dalších bodů, resp. předřazení některých bodů na program této schůze, a to konkrétně bodu č. 139, což je sněmovní tisk 1021.

Ten návrh podepsala celá řada poslanců napříč politickým spektrem. Jenom pro upřesnění těm z vás, kteří nevíte, o jaký návrh se jedná: je to ta novela Ústavy, ve které by se nově mělo zakotvit právo na držení zbraní. Poslouchám častokrát vyjádření kolegů, opět napříč politickým spektrem, kteří se vyjadřují vesměs pozitivně k tomuto návrhu. A byla bych velmi nerada, aby se z tohoto návrhu skutečně udělalo pouze předvolební téma.

Z tohoto důvodu navrhuji, aby se tento bod, který, jak říkám, podepsala celá řada poslanců vládní koalice, ale i někteří my z opozice, a považujeme i v důsledku toho, co proběhlo před dvěma týdny v Evropském parlamentu, kdy Evropský parlament odsouhlasil normu, která povede k tomu, že se odzbrojí členové Evropské unie, a tato norma bude mít samozřejmě dopad i na naši legislativu. Myslím si, že kdyby tady byl pan ministr vnitra Chovanec, tak by snad se mnou souhlasil. Je zapotřebí, aby se tato změna Ústavy projednala co nejdříve.

A myslím si, že by velmi pomohlo právě při projednání té žaloby, až dojde k Evropskému soudnímu dvoru, kdybychom toto právo na držení zbraní v naší Ústavě měli. Z tohoto důvodu to navrhuji jako první bod dnes po pevně zařazených bodech.

Případně další týden ve stejných termínech, to znamená, v úterý po pevně zařazených bodech příští týden, ve středu po třetích čteních. Pátek je Velkým pátkem, takže pátek na ten další týden nenavrhuji. Dalším mým návrhem a opět jsem nepříjemně překvapená, že současná vládní koalice toto nemá ve svých prioritách, přestože mě velmi potěšil včerejší rozhovor pana vicepremiéra Bělobrádka, který vlastně potvrzuje to, co navrhuji v zákoně č. 222, v zákoně o zajišťování obrany České republiky. A prosím vás tedy o pevné zařazení této normy.